Jenomže pokud vláda nese odpovědnost za státní zastupitelství, tak selským rozumem to přece nemůže být tak, že se do toho nemůže plést. Stávající právní úprava poskytuje mnoho možností, jakým způsobem se do toho prostřednictvím Nejvyššího státního zastupitelství, ale i vládními usneseními, jakým způsobem může vláda korigovat trestní politiku i v této soustavě. Problém je v tom, že to chce politickou odvahu, protože vždycky se objeví někteří, co budou říkat: on je to nějaký zásah. Není.

A ten zákon takový není.

Nic nemůže být nezávislé v jakémkoli státě.

Protože naprosto chápu některé kolegy z hnutí ANO, když viděli některé věci zvnějšku, mám teď na mysli, viděli něco v televizi, četli o tom něco, tak jim některé věci připadaly, teď to řeknu obecně, určitým způsobem.

Takže já bych tady sám za sebe nabízel pomocnou ruku v té obecné rovině, aby se tím vláda opravdu zabývala a aby se ta trestní politika dělala. Dovolte mi ještě, já to dělám nerad, ale musím připomenout, že když se tady mluví, a pan kolega Kalousek to říkal krásně a říkala to krásně paní kolegyně Válková, o tom, že nám trošku a příliš ty trestní orgány zasahují do práce samosprávy.

Ne že nemůže, prostě může.

Dohromady řečeno, je to stav právní nejistoty v orgánech, které rozhodují o docela podstatných věcech.

Protože my neděláme jenom zákony, ale vláda má odpovědnost i za tu soustavu a paradoxně a přeneseně vlastně i za soudy. Na ministra spravedlnosti.

Pane místopředsedo, máte slovo. Vaše dvě minuty. Děkuji. Já jenom musím zareagovat na to nadšení, které tady v rozpravě zaznělo nad tím přiznáním, že se jedná o politické rozhodnutí. Jsme politický orgán, jsme složeni z politiků, a tedy děláme politická rozhodnutí. Každé hlasování v této Sněmovně, v jejích orgánech, je politické rozhodnutí. Výjimky jsou opravdu vzácné.

Děkuji, pane místopředsedo. Prosím.

Děkuji za slovo.

My posuzujeme, jestli to splňuje nějaké náležitosti, podle svědomí každého poslance.

A tohle podle mě má rozhodnout soud.

Proto budu hlasovat pro vydání. Děkuji, pane poslanče. Děkuji za slovo. Už mi to trochu vzal pan místopředseda. Tak pokud jste si toho ještě nevšiml, tak my jsme politici. Poslanec je politik. Takže všechna rozhodnutí, která tady činíme, jsou opravdu politická.

Děkuji, paní poslankyně.